Ze všech těchto důvodů si vás dovoluji požádat o podporu tohoto zákona. Lidé na to čekají. Teď poprosím pana senátora Vladislava Vilímce, aby se ujal slova. Prosím, pane senátore.

Také nerozšiřují okruh subjektů kompenzačního bonusu.

Skutečně.

To je poprvé, co se to vlastně vůbec stalo.

Co se týká nějakých dalších prostředků, které dostaly kraje, ano, dostaly.